A řekněme si, ve kterých krajích se nejvíce ty pobočky ruší? No právě v těch strukturálně postižených, kde je nejvíce seniorů, kde je nejvíce slabých lidí, lidí, kteří pobírají dávky! Tak si to srovnejme, ano?

Podívejte se na strukturálně postižené kraje.

Takže chcete pomáhat strukturálně postiženým krajům, nebo ne?

Mohl byste mi říct, jak často dozorčí rada zasedá? Mohl byste mi říct, jestli se dozorčí rada vůbec tímto zabývala? Tak jestli ji nedostala, tak proč máme dozorčí radu?

Zároveň bych vám v závěru chtěla připomenout, že když jste šel do voleb do Poslanecké sněmovny, tak jste měl svůj skvělý volební program, ve kterém jste psal, že starosta nám vždycky bude blíž jako ministr.

Jsem opravdu přesvědčena o tom, že vaše jednání je špatné. Myslím si, že takto by se v žádném případě postupovat nemělo. A chtěla bych v závěru říci, že usnesení, které pak budu v podrobné rozpravě navrhovat, se především dotýká jedné konkrétní věci, na které bych se s vámi dnes prostřednictvím klubu hnutí ANO chtěla dohodnout, a byla bych velmi ráda, abyste na to přistoupil.

Zároveň bych ještě chtěla říct, že neustále slyším kritiku, že ze strany minulé vlády nedošlo ke kompenzaci covidové, a my se teď dozvídáme , že nedošlo i ke kompenzaci v rámci uprchlické krize. Takže to bude jedno z dalších usnesení, které tady budeme předkládat.

Já nechci říkat, že Sdružení místních samospráv je vaše organizace, STANu, která vám odsouhlasila to, že zůstanou teda malé pobočky.

Děkuji vám za pozornost. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášeno několik poslanců s přednostním právem a jako první pan ministr Síkela. Pane ministře, prosím. Děkuji, paní předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, o mně je známo, že si svoje vystoupení, pokud mám čas, připravuji dopředu, ale je o mně také známo, že většinou se nechám inspirovat okamžikem a občas reaguji na své předřečníky. A udělám to i dnes. Protože si pan předseda Babiš, prostřednictvím paní předsedající, neodpustil ve svém projevu některé invektivy, které se Pošty netýkaly, dovolím si říct, že oceňuji jeho odvahu, že tady tentokrát a výjimečně zůstal i poté, co přednesl svůj projev, a neodešel, jak to mívá obvykle ve zvyku. Jinak bych ten jeho projev označil za méně agresivní, ale poněkud zbabělý, protože on nám vlastně řekl, že on se vším, co se kdy na Poště dělo, vlastně nemá vůbec nic společného. On seděl roky ve vládách, jedné z nich dokonce dlouho předsedal, ale říká, že v té jedné nemohl nic ovlivnit, on sice vládl, ale nebylo mu to umožněno, no a v té druhé už bylo pozdě, protože už bylo po všem a bylo všechno rozkradeno. Pak bych si dovolil opravit jednu jeho hrubou chybu. Chtěl bych se zeptat pana bývalého ministra vnitra Metnara, prostřednictvím paní předsedající, jestli byla doba, kdy měl on Poštu na starosti. Byla, děkuji, pane poslanče.

Když dáte všechna čísla na jednu hromadu, je to dost hrozivé.

Za rok 2015 uhradil stát náhradu 600 milionů korun.